Smyslem tohoto návrhu je tedy především doplnit finanční prostředky po zbytek tohoto roku, abychom v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí měli zajištěné financování mandatorních výdajů, které jsem tady zmiňoval v těch kapitolách, s ohledem na vývoj potřebnosti financování, především právě nejenom nemocenského pojištění, ale zvýšených nároků na státní sociální podporu. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, já bych si dovolil okomentovat dva pozměňovací návrhy. Jedná se o Ministerstvo zemědělství.

Takže to je tento pozměňovací návrh.

A i když nyní to tak nevypadá, myslím si, že rozvoj vodního hospodářství je naprostou prioritou pro Českou republiku.

Proč se jedná zrovna o částku jedné miliardy?

I zde už je vyspecifikovaná částka ve výši 700 milionů korun. Chci jenom dodat, že dotační program je rovněž veden v rámci programového financování Ministerstva financí.

Už ne, přihlášku stahuje.

Nikoho nevidím. Prosím, pane ministře. Děkuji.

Neříkám, že žádný z nich nemá šanci na přijetí.

Není tomu tak. Děkuji. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první vystoupí paní poslankyně Pokorná Jermanová, připraví se pan poslanec Šimon Heller. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o přesun 30 milionů z kapitoly rozpočet Kanceláře prezidenta republiky na program protidrogové politiky a podporu činnosti v oblasti mládeže. Odůvodnění zaznělo v obecné rozpravě.

Prosím. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ještě jednou příjemné pozdní odpoledne.